Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Andrle Sylor pracovní důvody, paní poslankyně Jermanová pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka zahraniční cesta, pan poslanec Štětina zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová zdravotní důvody.

Ten bod byl přerušen do druhé hodiny, ale formálně bychom asi měli hlasovat o jeho pevném zařazení.

Mám tady celou řadu přihlášek. Nejprve vyřešíme písemné. První přihláška je od paní poslankyně Němcové, která se hlásí k zařazení nového bodu. Potom vystoupí pan poslanec Blažek.

Pan poslanec Hašek hlasuje s kartou číslo 10. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěla bych zařadit na program probíhající schůze Poslanecké sněmovny nový bod. Ten bod by nesl název Stanovisko předsedy vlády k výrokům ministryně spravedlnosti týkajícím se období druhé světové války, života v Československu v tehdejší době protektorátu. Tento bod bych uvedla citací z rozhovoru, který poskytla paní ministryně jednomu médiu.